Děkuji panu premiérovi. Nyní tedy přikročíme k další interpelaci.

Pane poslanče, máte slovo, prosím. Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Dřívější vlády se problematikou finanční gramotnosti zabývaly prostřednictvím národní strategie finančního vzdělávání a systémem budování finanční gramotnosti. Během mandátu předchozí vlády, v níž byl pan premiér Babiš ministrem financí, prezentovalo Ministerstvo financí výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace ČR, z níž bohužel vyplynulo, že více než polovina populace vykazuje nízkou finanční gramotnost, a přes 2/3 lidí se chovají ekonomicky nezodpovědně.

A co v této věci pan předseda vlády udělal či bude dělat?

Což je situace, kterou je potřeba neprodleně řešit.

Děkuji. Pane premiére, vašich pět minut, prosím. Děkuji za slovo. Myslím si, že problematika, kterou nastolil pan poslanec Feri, je velice důležitá, a je pravda, že máme co dělat.

Výsledky výzkumu úrovně finanční gramotnosti dospělé populace však ukázaly, že máme stále co zlepšovat. V minulém roce jsme aktualizovali standard finanční gramotnosti, který stanovuje obsah finančního vzdělávání, resp. cílovou úroveň znalostí a dovedností žáků základních a středních škol.

Jedná se o vzdělávací projekt zaměřený na žáky základních a středních škol v oblasti daňové a celní problematiky.

Ministerstvo financí se nyní také věnuje přípravě revize národní strategie finančního vzdělávání, která určuje zodpovědnost a role jednotlivých ministerstev a dalších institucí.

Vždy zde bude snad do budoucna se snižující skupina dospělé populace, kterou dost dobře vzdělávat nelze, ať už proto, že nechce, nebo toho není schopna, a to ani v oblasti financí. Nicméně musím se tím zabývat.

Děkuji za slovo, pane předsedající, a velmi děkuji také panu předsedovi vlády.

Zkrátka když děti vidí, že je běžné vzíti si úvěr na televizi, případně na dovolenou, tak to bohužel budou dělat v budoucnu taky. Ano, pan premiér si přeje reagovat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nebo jsme již tento problém skutečně zažehnali tím, že jsme přijali několik, domnívám se, snad 12 až 18 migrantů? A otázka druhá. Jak bude vypadat podle vás konkrétně ten Komisí akceptovatelný návrh, který bude schopen naši deklarovanou neochotu přijmout povinný relokační mechanismus dostatečně vykompenzovat?

Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.